Pak se nás ptala, jaké podnikatele zastupujeme. Já se potkávám s desítkami, možná stovkami podnikatelů, kteří si EET nepřejí. Jsou to zejména ti malí a střední. Paní ministryně se asi většinou potkává s těmi velkými, kteří to chtějí. Já prostě znám spoustu a klidně je paní ministryni přivedu malých a středních podnikatelů, kteří to opravdu vidí jako věc, která může zlikvidovat jejich podnikání. A co se týče té paušální daně, kterou tu paní ministryně zmínila, já si také myslím, že je skoro jedno, jestli to měl ten či onen politický subjekt v programu dříve či neměl. Nicméně pro mě není záruka to, co jste, paní ministryně, zmínila, a sice že to máte v programovém prohlášení vlády, protože v programovém prohlášení vlády už máte léta například zrušení superhrubé mzdy. Je to součástí programového prohlášení této vlády, bylo to i součástí programového prohlášení té předchozí vlády, a do dneška zrušení superhrubé mzdy nemáme. Takže to, že máte něco v programovém prohlášení, to je spíše pravděpodobnost, že to nikdy světlo světa nespatří. Děkuji. A nyní prosím pana poslance Staňka. Připraví se pan poslanec Pávek. V tuto chvíli máme tři faktické poznámky. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pěkné dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Reagoval bych na své předřečníky.

Takže nemůžeme paušalizovat, že to byl jenom zástupce velkého konglomerátu. Druhá reakce ohledně likvidace drobných podnikatelů nebo drobných živnostníků.

Inicializační náklad v řádu jednotek tisíc korun a zanedbatelné průběžné měsíční náklady jsou bohatě vyváženy tím, že musejí díky EET mít pořádek, který předtím neměli, protože to nebyla jejich priorita. Dneska to priorita je. Mají perfektně vedené sklady, vědí, co jim dochází, vědí, co mají dokoupit. A poslední poznámka ohledně zanikání prodejen na malých vesnicích. Prosím vás, to není tím, že by opět tady ten relativně nízký náklad je položil. To je prostě tím, že většina obyvatel vesnic pracuje ve velkých městech a prostě si nakoupí tam, kde pracují. A jestliže se potom vrátí domů, tak logicky ten nákup za padesát korun nějakého základního vybavení základních potravin už tu prodejnu na nohách neudrží. Děkuju. Také děkuji. A prosím pana poslance Pávka. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

V podstatě to byli všechno zástupci firem, které jsou řízeny manažersky. Ti lidé sami ve většině případů nikdy žádnou hodnotu nevytvořili, pouze řídili, a proto je pro ně i EET jistou formou kontroly směrem dovnitř do těch podniků. To je pro mě pochopitelné. Co pro mě není pochopitelné, je, když Ministerstvo financí prostřednictvím paní ministryně, která také celý život strávila v kancelářích, nikdy nevytvořila žádnou skutečnou hodnotu, tak vlastně pracuje pro lidi stejného typu. A to, že EET v poslední vlně dopadne na ty, kteří ještě vytvářejí nějaké hodnoty, které mimo jiné my všichni potřebujeme, protože i my všichni potřebujeme řemeslníky, kteří se jako teď budou tahat ještě s nějakou elektronickou kalkulačkou, budou muset mít spoustu komplikací.

Připraví se pan poslanec Munzar. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobrý den.

Naopak jsou plně závislí na místních obchodech, na místních podnicích, které postupně vymírají.

Tyto pokuty jsou samozřejmě velice nepříjemné a chápu, že pro mnoho lidí jsou důvodem, aby si rozmysleli, jestli vůbec budou podnikat.

Takže já bych prosím vás tady volal po zdravém rozumu. Jsem proti tomu, aby se zaváděla druhá vlna.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Já chci vaším prostřednictvím zareagovat na pana kolegu Staňka, kterého si osobně velmi vážím, nicméně tady s ním nebudu souhlasit a budu s ním velmi polemizovat.

Každý si dokáže spočítat, kolik věcí musí ve svém obchodě prodat, aby si to zaplatil. A určitě má jiné priority. Rozdělila společnost na zaměstnance a podnikatele. A tou negativní atmosférou ještě bylo zapříčiněno to, že v souvislosti s EET byly zavedeny restriktivní pokuty, které nejsou vůbec za to, že by nějaký podnikatel chtěl obcházet svoje daňové povinnosti.

A to je ten problém. A ten problém je ta restrikce. A ten problém je ten restriktivní přístup i Finanční správy, za co pokutuje. To vytvořilo tu negativní atmosféru ve společnosti.

Prosím, pane poslanče.

To, co vám říkají ostatní podnikatelé, tak lžou.